My tu často slýcháme, že náhradový poměr je v současnosti až téměř 50 % průměrné mzdy.

Navíc na rozdíl od aktivní populace mají často domácnosti důchodců omezené možnosti generovat dodatečné příjmy, zatímco náklady na život, ceny základních potřeb, zdravotní péči a bydlení dramaticky rostou. Důchodci, zejména ti starší a nemocní, jsou odkázáni na stát a naší úlohou je postarat se o ně, a nejen proto, že je to morální a správné, což samozřejmě je také pravda, ale proto, že jim to prostě dlužíme v rámci společenské smlouvy, která tu zatím doufejme funguje. To je základní východisko, se kterým musíme přistupovat k jakýmkoliv změnám penzijního systému, a to ať už v případě reformy celého systému, nebo i v případě některých parametrických změn, jako je tomu tentokrát.

To je v podstatě jediná významnější výdajová úspora, jediná, kterou kabinet Petra Fialy představil. Celá ostatní konsolidace je založena na růstu daní tím, že na celkovém inkasu se podílejí i důchodci. Bohužel, celý předložený návrh novely na nás vytváří dojem, že ministr Jurečka nebyl schopen sledovat žádný jiný cíl mimo úspory na důchodcích, a proto je tato novela vnitřně nekonzistentní, nedokončená, a působí tedy jako nějaký odfláknutý koncept, který zdaleka není dotažený. Jak jsem již zmínila, předložený návrh přichází s několika parametrickými úpravami. Jednotlivé úpravy, které mají jediný cíl, a to snížit výdaje spojené s výplatou důchodů, postupně krátce okomentuji. Pětikoalice ruší mimořádnou valorizaci, která byla vyplácena důchodcům v případě mimořádného nárůstu cen, tedy v situacích, jako tomu bylo opakovaně v období vlády Petra Fialy. Je pravdou, že místo tohoto institutu bude vyplácen dočasný přídavek k důchodu.

A i o těch 60 % bude nominálně dorovnávat pouze důchody průměrné. Vysvětlení, proč je tomu tak, proč zrovna důchodci mají být ti, na kterých stát ušetří, nám zatím nikdo nepodal. Tato parametrická úprava nedává absolutně žádný smysl, protože důchodci ani před úpravou nedostali v případě mimořádných valorizací reálně přidáno.

Navíc se navrhovanou úpravou prodlužuje interval mezi momentem valorizace a dnem, kdy dostanou důchodci reálně přidáno. Nově bude reakce na inflaci ve lhůtě pěti měsíců od splnění inflační podmínky, ale zároveň nejdříve v červenci. Vláda tím tak docílí dalšího období, kdy budou muset důchodci nést náklady růstu cen sami. Z čeho mají financovat toto zdražování, je asi jasné jen vám, pane ministře. Místo toho tedy, aby se pětikoalice soustředila na zkrocení pádivé inflace, kreativně vymýšlí jenom nové metody, jak snížit původní mechanismus mimořádné valorizace jako nástroj, který má sloužit k dorovnání zvýšených životních nákladů v důsledku mimořádného růstu cen. Tímto se snaží vytvořit si nástroj na okradení naprosté většiny důchodců pro případ, že se jí nepodaří tuto inflaci zvládnout ani v příštích letech. Pan ministr Jurečka říká, že změna systému zavedení příplatku místo zvýšení důchodů je údajně spravedlivá, protože je výhodná pro příjemce nízkých důchodů, kteří formou příplatku dostanou víc, než by dostali dosavadním způsobem.

Část, která se promítá do valorizace, by se měla snížit z poloviny na jednu třetinu.

Důsledkem toho opatření bude, že čím déle budou penzisté žít a dostávat důchod založený na příjmech v předchozích letech a s valorizací pouze jedné třetiny růstu reálných mezd, tím více budou jejich životní podmínky zaostávat za celou společností. Přesně toho docílí tato vláda pětikoalice, pokud ten návrh prosadí. Opravdu si přejete takovýto vývoj?

I přesto, že oni svou část společenské dohody dodrželi? Celý život odváděli nemalé peníze, které jim teď stát dluží, a to ať vláda chce, nebo ne. Tedy i přesto, že vláda nechce. Vláda, ve které jsem byla ministryní financí, se snažila snížit propad mezi jednotlivými generacemi důchodců tím, že hnutí ANO prosadilo od roku 2018 automatické zvýšení důchodů o 1 000 korun měsíčně pro lidi ve věku nad 85 let, tedy pro tu generaci penzistů, kterým již důchody nedovolovaly žít stejně důstojně jako mladším penzistům.